Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení členové vlády, vážení kolegové, hospodářský výbor určuje pro projednávání příslušného zákona, který tady byl citován, jako zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Květu Matušovskou. Děkuji. O tom budeme hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že jsme určili zpravodajkou paní poslankyni Matušovskou, a já ji rovnou požádám, aby se ujala své role. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedo.

Cílem novely je zamezit nekalým obchodním praktikám používaným podnikateli, kteří zneužívají slabost určité skupiny obyvatel, a to zejména seniorů, ve kterých vyvolávají pocit závazků či vděčnosti, a ti pak koupí výrobky, které by jinak nekoupili. Používané praktiky mají navíc závazné společenské dopady, protože spotřebitelé se pod nátlakem zadlužují, a tím se mnohdy dostávají do bezvýchodné životní situace.

Česká obchodní inspekce uložila pokuty za více než 20 milionů korun. Ve většině případů se dozorové orgány o předváděcích akcích dozvědí až po jejich konání, kdy už nelze jednoznačně prokázat porušení právních povinností. Návrh tedy řeší základní povinné informace uvedené na pozvánkách, informace musí být jasné a srozumitelné. V uzákonění je ohlašovací povinnost prodávajících, a to jak v provozovnách dotčených podnikatelů, nebo mimo obchodní prostory, a to lhůtou deseti dnů. K předložené novele z pohledu zpravodaje nemám zásadní připomínky. Novela je kvalitně zpracovaná a odpovídá řešení situací v současné době. Za zvážení by stálo zvýšení sankcí za správní delikty. Uvědomme si, že cílovou skupinou těchto podnikatelů, jak už jsem výše zmiňovala, se stávají hlavně senioři. Ti, kteří nemohou, či jim slušnost nedovolí se bránit. I proto nejen já jako zpravodajka, ale celý klub Komunistické strany Čech a Moravy se ztotožňujeme s navrhovateli vyslovit souhlas s navrhovanou právní úpravou již v prvním čtení v souladu s ustanovením § 90. Otevírám obecnou rozpravu. Zatím zde mám jednu přihlášku od paní poslankyně Bebarové Rujbrové. Prosím, máte slovo. Děkuji. Přeji pěkný den.